40.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hlavními dvěma změnami, které navržený zákon přináší do rozpočtových pravidel, je za prvé posílení úlohy poskytovatelů dotací při zjišťování nesprávností, kterých se během jejich používání nebo v souvislosti s nimi dopouštějí jejich příjemci, a při nápravě těchto nesprávností a jejich postihování a za druhé zmocnění Ministerstva financí k vydávání státních dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a ke splácení jistin státního dluhu.

Pokud jde o státní dluhopisy, zákony o vydání dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu představují duplicitu v právu, protože zmocnění k jejich vydání obsahuje vždy již příslušný zákon o státním rozpočtu.

Návrh novely obsahuje další změny, jako je zpřesnění vymezení pojmu státních finančních aktiv a pasiv, nové definování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie v návaznosti na nové unijní předpisy v této oblasti, zjednodušení pro žadatele o dotace z řad právnických osob, které již nebudou muset oznamovat spíše jen teoreticky se vyskytující konečné beneficienty, které prakticky nelze právně definovat.

Neukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun a některé další. Návrh novely přináší změny, které současný systém finančního hospodaření státu zásadně nemění, ale měl by vést k jeho racionálnějšímu fungování. V podrobné rozpravě bude předložen návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost. Dobrý den, pane předsedající, vážení členové vlády, a dámy a pánové.

V současné právní úpravě není umožněno poskytovateli dotace požadovat po jejím příjemci vrácení této dotace nebo její části, domníváli se poskytovatel, že byla porušena pravidla pro nakládání s dotací. Pokud jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, navrhuje se, aby kromě procentního rozmezí mohl poskytovatel dotace ze státního rozpočtu stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby. Nutnost této úpravy vyplývá z dokumentů EU, které v některých případech počítají s pevnou procentní sazbou, se kterou ale současná úprava rozpočtových pravidel nepočítá.